A je jasné, že když je to výhodné, tak si občané umějí spočítat, že výtěžek ať už u stavebního spoření, nebo penzijního připojištění je vyšší, než kdyby ty peníze nechali v komerčních subjektech, protože tam jsou úrokové míry mnohem nižší.

To byla poslední faktická poznámka a nyní máme na řadě dvě přednostní práva pan předseda Kalousek a připraví se pan předseda Fiala. Děkuji za slovo, pane předsedo. Pan předseda Votava řekl, že byla mimořádně masivní kampaň. Ano, byla. Byla mimořádně masivní a účinná antikampaň.

Tady byl aktivní projev souhlasu, to znamená ten, kdo chtěl vstoupit do druhého pilíře, musel udělat některé aktivní administrativní kroky.

Ale co místo něj? Ale třetí pilíř nemá nic společného s reformou povinného pojištění. Hovořímeli o reformě povinného pojištění, hovoříme o tom, co musíme platit povinně, a ne o tom, co platíme dobrovolně.

Princip rovnostářství mnohonásobně převažuje svou vahou v pilíři nad principem zásluhovosti, že ten, kdo hodně platil, by měl také hodně brát.

A bude úplně jedno, kolik tam každý zaplatí, všichni dostanou stejně, protože víc peněz tam nebude.

Tam to nepůjde.

Ve druhém pilíři se alespoň zčásti mohl odehrát princip spravedlnosti, že když povinně musím odvést určitou část, tak ta část je také celá pro mě, a když jsem hodně zaplatil, tak mi také hodně zůstane. Rušíte to systémově. To mluvíte o penězích, které už nemusím povinně odvádět.

Protože to zavádíte.

To není systém, který bych pokládal za fér. Ale kdybyste ho aspoň přiznali. Ale vy když mluvíte o třetím pilíři, tak se tváříte, jako že je to ekvivalent toho druhého. Prostě nechcete, aby si tohle lidé uvědomili, že vy jim připravujete rovnou chudinskou dávku bez ohledu na to, kolik kdo do systému zaplatí. Dělal jsem si rešerši naší diskuse v roce 2012, kdy jsme se snažili zavést tento první nesmělý krůček penzijní reformy, a kromě celé řady pozoruhodných výroků, které pronesli tenkrát i moji dnešní kolegové, kteří tu sedí, mě zaujalo, že opozice na toto téma dokázala vést diskusi v Poslanecké sněmovně 55 hodin.

Je mi líto, ale jistě chápete, že my nemůžeme být méně pracovitou opozicí, než byste byli vy. Nebojte se. Ale až nám budete někdy vyčítat, že některý bod zdržujeme, tak vy jste vážně dokázali na tohle téma mluvit 55 hodin.

Já jsem to zřejmě přehlédl, protože máme říjen a ono to tu není. Takže prosím, pane ministře, jak to tedy bylo?

Myslím si, že tuto odpověď bychom si zasloužili.